A zejména k návrhu pravicových stran určitě pan Kalousek prostřednictvím pana předsedajícího to potvrdí, nebo kolegové z Občanské demokratické strany. Došlo k významné změně státní služby právě směrem k tomu, že nesmí být nezávislé generální ředitelství na Úřadu vlády.

Dostaly se tam různé možnosti ukončení jejich služebních poměrů.

Tak najednou teď a kromě voleb a jiné vlády se nic jiného nestalo totéž hnutí toto navrhuje.

Děkuji.

To je typická ukázka, proto to tady říkám, týká se to deseti tisíc státních zaměstnanců v České republice. Jenom pro zajímavost. Pane předsedo vlády, prosím pěkně, co je klíčové pro to, jak posuzujeme úředníka ve státní správě? Jeho názorová orientace, jeho politická příslušnost, nebo je na prvním místě odbornost?

Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Poté se elektronicky přihlásil s faktickou poznámkou pan ministr Pelikán a poté trvá přihláška k faktické pana poslance Blažka. Nejednáme dneska o služebním zákoně.

Až tady bude návrh zákona, tak veďme podrobnější debatu.

Dneska to sem prostě nepatří. Děkuji. Nyní faktická poznámka, pan ministr Pelikán. Vláda nepřijímá zákony. Vláda je navrhuje Sněmovně, takže tady budou mít všichni dost času se o každém z našich návrhů pobavit bez ohledu na délku připomínkového řízení. Sněmovna není připomínkové místo. Já vám děkuji. S přednostním právem pan místopředseda Okamura.

Hnutí ANO dosud nenabídlo SPD ani účast ve vládě, ani pomoc při prosazování klíčových bodů našeho politického programu.

Od počátku přitom jasně říkáme, že jsme ochotni dělat programové kompromisy a jsme konstruktivní, jelikož víme, že jsme ve volbách skončili počtem poslanců až třetí. Jediné, co od Andreje Babiše stále slyšíme, je jen to, abychom jednostranně podporovali jeho menšinovou vládu, aby mohl Andrej Babiš a jeho ministři za hnutí ANO rozdělovat veřejné miliardy jen pro svoje osobní a stranické zájmy. S tím nesouhlasíme. Andreje Babiše a jeho program nevolilo více než 70 % občanů, a není tedy přijatelné, aby vládl sám a nerozdělil se o vliv na řízení státu. Andrej Babiš vytváří v této souvislosti umělou mediální kampaň, kdy se uměle situuje do role, že on je ten jediný, kdo chce pracovat. Není to pravda. Říkáme to od prvního okamžiku. Jednostranná podpora Babišovy menšinové vlády, která neprosazuje ani zčásti zásadní body našeho programu a které se nemůžeme ani účastnit, by byla velká zrada na našich voličích.

Znovu říkám, že jsme ochotni dělat i programové kompromisy. Budeme ho prosazovat, hledat pro každý náš návrh podporu napříč politickým spektrem ve Sněmovně a nadále budeme ve Sněmovně dělat konstruktivní politiku a budeme podporovat dobré návrhy. Uvidíme další vývoj. Hlavně chceme, abychom začali už co nejrychleji pracovat pro občany, pro jejich lepší životy, aby měli více peněz a cítili se v České republice co nejbezpečněji. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedo.